Takže vy jste zvýšili pouze v průměru o 150 korun, protože 150 korun je to navýšení, které je nad rámec té zákonné valorizace. Nicméně a realita je jaká?

Dokonce mi mnozí říkají, že ještě méně. A já vám řeknu, že je to vina vlády, protože polská a maďarská vláda zastropovala ceny elektrické energie na úrovni loňského roku.

Vy jste nechali ty ceny elektrické energie prostě stoupnout, vy jste se vykašlali na občany České republiky, proto markantně zdražila cena elektrické energie. Znova zdůrazňuji, že Poláci a Maďaři, kde jsou vlastenecké strany u vlády, podobné jako jsme my, SPD, tak samozřejmě byli odvážní a zastropovali ty ceny, aby se nezdražilo Polákům, Maďarům.

To znamená, a výsledkem bylo, že Ústavní soud ovšem tuhle naši ústavní stížnost zamítl.

A to, že to jde zvyšovat jednou částkou, to víme.

Vy naopak poškozujete ty důchodce, tu většinu důchodců, kteří mají nižší důchody.

A vrátíme se k té věcné debatě, co se týče státního rozpočtu. Návrh státního rozpočtu je pro nás bohužel stále stejně jednoduchá rovnice. Jejím výsledkem je absolutně zbytečně další dluh 40 mld. korun. Lepší časy už byly a rozpočet s tím absolutně nepočítá. Místo aby měl naopak rezervy na příští problémy, tak naopak rozdává na okamžitou spotřebu. Je málo investiční a snižuje připravenost naší země na stávající problémy, a těmi bude pokles ekonomiky, pokles příjmů, pokles zaměstnanosti a naopak růst potřeby sociálních výdajů. Hnutí SPD samozřejmě podporuje růst důchodů, platů i dalších sociálních výdajů pro potřebné občany, ale takto celkově chybně strukturovaný rozpočet nepodpoříme. Pokud jde o jakékoliv odhady budoucnosti, je třeba říct, že recese, a zřejmě i ekonomická, je už na cestě.

To je principiální podoba dobré hospodářské politiky firmy i státu. Vládou připravený státní rozpočet na rok 2020 tyto principy ale neobsahuje. Čeká nás zcela vážně problém. Velké evropské strojírenské korporace mají poklesy i o 70 %.

Spojené státy zavedou odvetná cla 10 % na evropská letadla a 25 % na zemědělské a průmyslové zboží.

To je jen pár vybraných faktů k situaci. Co na to vládou navrhovaný český státní rozpočet? Návrh rozpočtu by měl být podle našeho názoru vyrovnaný anebo přebytkový.

To opravdu odmítáme, aby pracující a slušní lidé platili neustále sociální dávky těm nepřizpůsobivým. Dále nám v rozpočtu vadí financování nepovedené inkluze ve školství, kterou jsme vždycky kritizovali, a ukazuje se, že dochází na naše slova. Také nám vadí financování politických neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády, protože armáda by měla prioritně sloužit pro obranu naší země. Návrh sice počítá s rušením počtů tabulkových míst státních zaměstnanců, ale v podstatě pouze těch neobsazených, takže ve skutečnosti nesnižuje počty ve státní administrativě a byrokracii. Hnutí SPD jasné říká, že by se mělo ve výše uvedených oblastech šetřit a další zadlužování je tak zbytečným zatížením budoucí generace. Navíc pak chybí peníze na razantnější zvýšení invalidních a starobních důchodů a podporu pracujících rodin s dětmi, což jsou zásadní priority našeho hnutí SPD, abychom zvyšovali, skutečně zvyšovali invalidní a starobní důchody a podporovali řádné a pracující občany. Kdybychom se na rozpočet podívali zkresleně jen jako účetní za jeden rok, není 40 mld. státního dluhu pro příští rok příliš vysoké číslo. To se nám snaží vláda manipulativně podsunout. Průměrná hodnota deficitu státního rozpočtu od vzniku Česka je totiž kolem 50 mld. Jenže tady je i kámen úrazu.